Pan poslanec Okleštěk se omlouvá od 11 hodin, rovněž z pracovních důvodů. Pan poslanec Tejc hlasuje s náhradní kartou číslo 1.

Ještě než otevřu bod 14, tak zde mám přihlášku pana poslance Sedi, který se hlásí k pořadu schůze. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Prosím vás všechny ostatní, aby se ztišili. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl požádat o pevné zařazení bodu číslo 10, vládní návrh zákona o poskytnutí služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 82, a pevné zařazení dnes odpoledne po již pevně zařazených bodech. Důvodem je nutná přítomnost paní ministryně. Ano, děkuji. Vidím pana předsedu Faltýnka, potom pana poslance Volného.

Děkuji. Ale já opravdu prosím o klid. Já mám velké obtíže rozumět řečníkům, co navrhují. Já se velmi omlouvám, ale k návrhu pana poslance Faltýnka prosím, abychom si vzpomněli, že jsme na návrh grémia schválili na středu po těch třech pevně zařazených bodech senátní body.

Takže pokud by s tím pan předseda Faltýnek souhlasil, tak bychom to zařadili po pevně zařazených bodech, to znamená až po těch senátních. Důvod je ten, že senátoři již byli pozváni.

Já se omlouvám za drobné zmatky. Senátní body jsou na dnešek, takže příští týden to půjde.

Pan poslanec Volný. Vážený pane předsedo, kolegové, žádám tímto o pevné zařazení nového bodu schůze, který by se jmenoval zkrácení lhůty novely zákona o spotřební dani, tisk 208, pro projednání ve výborech.

Pokud možno ihned. Pokud to není možné, tak po pevně zařazených dnešních bodech. Ano, děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

I tento návrh byl přijat. Návrh pana poslance Volného není hlasovatelný, protože proti němu bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů. Tím jsme se tedy vypořádali se změnami programu.